Já vám děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Jan Volný. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Je to skutečně z velké části implementace směrnice Evropské rady a jde o zlepšení a zvýšení možnosti pohybu zboží v podstatě po Evropské unii a zjednodušení výběru daní jako takových. Takže je to velice potřebná věc, užitečná věc. Nicméně si myslím, že byť ve zkrácené době by bylo dobře to probrat a seznámit se s tím i ve výborech. Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji přihlášku s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, já vnímám to, že důvodem předložení návrhu novely je povinnost České republiky provést implementaci nových právních předpisů EU v oblasti daní z alkoholu, alkoholických nápojů a současně osvobození od daně. Rozumím tomu všemu, řádný výběr daní byl i nakonec jeden z hlavních cílů naší vlády.

A umožní to také sledování jednotlivých posunů v reálném čase. Předpokládám, že plnění povinností nebude znamenat žádnou konkurenční nevýhodu.

Nicméně jsme trošku teď v jiné situaci, v krizové.

Teď je vysoká inflace, jsou tady zvýšené náklady, bude to mít na ně určitý dopad.

Ano, rozumím tomu, veto eviduji. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo.

Pokud by to neprošlo, tak potom o 30 dnů na 30 dnů. Já vám děkuji. I vaše návrhy jsem si zaznamenal a táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy? Paní předsedkyně, prosím.

Zůstává nám návrh na zkrácení na 30 dnů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

V návaznosti na implementaci výše uvedené směrnice o obecné úpravě spotřebních daní byly rovněž provedeny další formulační a technické úpravy tak, aby byla zachována konzistence právní úpravy i v rámci ustanovení, která pokrývají tuto oblast na národní úrovni. Spotřební daně lze charakterizovat jako opakující se nepřímé daně selektivní, tedy zaměřené na určitý okruh subjektů nakládajících se specifickými výrobky. Důležitou funkcí spotřebních daní je funkce fiskální, jejíž význam spočívá v zajištění přílivu finančních prostředků do veřejných rozpočtů při relativně nízkých administrativních nákladech. Další neméně významnou funkcí těchto daní je snaha ovlivnit spotřebu rizikových výrobků s negativním dopadem na zdraví obyvatel, popřípadě na životní prostředí.

Právní předpisy Evropské unie zakotvují obecné podmínky pro uplatnění spotřební daně v členských státech v rámci směrnice o obecné úpravě spotřebních daní a v rámci zvláštních směrnic specifikují pravidla pro způsob a míru zdanění jednotlivých skupin výrobků, které jsou předmětem spotřební daně. Směrnice o obecné úpravě spotřebních daní je základní směrnicí harmonizující oblast spotřebních daní. Z tohoto důvodu stanovuje pravidla tak, aby při pohybu vybraných výrobků mezi členskými státy nedocházelo k nadbytečným formalitám při přechodu hranic. Směrnice proto upravuje pouze nezbytné formality a postupy dotčených subjektů včetně správců daně při dopravách vybraných výrobků mezi členskými státy, přičemž rozlišuje dva základní typy doprav mezi podnikatelskými subjekty, a to dopravu vybraných výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od daně a dopravu vybraných výrobků již propuštěných ke spotřebě. Vedle těchto dvou základních typů doprav jsou ve směrnici o obecné úpravě spotřebních daní upraveny i podmínky pro takzvaný prodej na dálku, zasílání vybraných výrobků podnikatelským subjektem fyzické osobě nepodnikatelům a dopravu zboží propouštěného ke spotřebě pro osobní spotřebu. Zároveň je nutné, aby bylo zamezeno dvojímu zdanění vybraných výrobků, a proto směrnice o obecné úpravě spotřebních daní stanovuje podmínky vzniku daňové povinnosti a povinnosti přiznat a zaplatit daň tak, aby byly ve všech členských státech stejné. V rámci dalších harmonizovaných opatření upravených směrnicí o obecné úpravě spotřebních daní se jedná například o úpravy formalit vztahujících se k propojení celních a daňových režimů, územních působností správců daně, základních osvobození od daně, základních podmínek povolení k provozování daňových skladů a oprávněných příjemců nebo podmínek zajištění daně.